Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 1024/4. Ptám se pana navrhovatele, zda má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy. Není tomu tak. Otevírám rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Ondráček, kterému tímto dávám slovo. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, na toto téma bych zde mohl hovořit klidně hodinu, neli déle, ale budu se snažit omezit svůj projev na co nejkratší dobu a být pouze velmi, velmi věcný. Dovolte mi, abych na úvod přečetl několik čísel, a zkuste se nad těmito čísly zamyslet. Leden plus 18, únor minus 4, březen minus 102, duben minus 133, květen minus 174. Pokud nevíte, co to je za čísla, tak vám to řeknu. Je to rozdíl mezi nově nastoupivšími policisty a těmi, kteří služební poměr ukončili. Za prvních pět měsíců tohoto roku ukončilo služební poměr u Policie České republiky o 174 policistů více, než se jich podařilo znáborovat.

Můžeme si klást otázku proč. Proč se nedaří vytvořit takové pracovní místo, aby o službu v Policii České republiky byl zájem? Důvodů je hned několik a o každém z nich jsme zde mnohokrát hovořili. Jsou to především ty zmiňované platy.

Míra inflace taková prostě je. Policie zpracovala materiál, který se nazývá Lidské zdroje Policie České republiky, Informace o personálním stavu , kde sama velmi věcně konstatuje, že v roce 2005 bylo více než 47 tisíc policistů.

Policie jako taková velmi rychle stárne a je to problém, který musíme řešit. Není to pouze problém Ministerstva vnitra, ale je to problém nás všech, protože my jako zákonodárci bychom měli chtít, aby Policie České republiky, ale i všechny ostatní bezpečnostní sbory byly stabilní. To, že zde hovořím o Policii České republiky, neznamená, že by podobné problémy nebyly u Ministerstva spravedlnosti v rámci Vězeňské služby, kde je situace možná ještě horší než u policie.

Pro loňský rok to je 130 %.

Někdo může říci, vždyť mají nadprůměrné platy. Ano, to je pravda. V celkovém součtu má policie nadprůměrné platy nad průměrem v České republice, ale je potřeba si uvědomit, o jakou službu se jedná a jaká je služební přísaha příslušníků Policie České republiky i s nasazením vlastního života. A bohužel jsme toho někdy také svědky.

Policie v současné době má 521 obvodních a místních oddělení, těch služeben, kde je nepřetržitý výkon služby.

Dochází tak ke slučování dvou i více oddělení a samozřejmě tím se zvětšuje teritorium a logicky s tím i případné dojezdové časy.

Ministerstvo vnitra i

V tomto materiálu, který je novelou zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, bylo vymezeno osm okruhů, které chce Ministerstvo vnitra po dohodě s odborovými organizacemi prosadit. Je to jen část problémů, které jsou. Chápu, že na některých větších nebyla shoda, a hned na začátku při prvním projednávání jsem zmínil například úmrtné.